A já myslím tímto návrhem na to, že jsou rodiny, které žijí na hraně sociálního vyloučení. Přece víme, jak ty největší exekutorské úřady dobře vydělávají. Nezávidím jim to. Ale jenom pro vaši informaci, kolegové, ať si to zase uvědomíte, 80 % objemu exekucí vymáhá 5 % exekutorů. Je to absolutní nepoměr. Neměl to být přenesený výkon soudní moci? Máme tuto anomálii někde u výkonu soudní moci, což původně exekuce měly být?

Jestli to bylo mířeno... Nebylo. V tom hluku nebylo úplně rozumět, ale věřím, že ne.

Bohužel tam ale naskakují potom úroky, které, myslím, taky nejsou úplně v pořádku, kdy ta částka, která je původně marginální, roste na vysokou částku, která už pak převyšuje velmi často tu exekuci.

Pak musí přijít trest. A těch částek je opravdu velmi mnoho.

To je trošku problém. To je ten účel.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážené dámy, vážení pánové, je pátek jedna hodina a já to malinko odlehčím. Odlehčím to na vlastním příkladu a víceméně navážu na slova kolegy Bendy prostřednictvím pana předsedajícího o finanční gramotnosti.

Takže jenom pro vaši zajímavost. Děkuji panu poslanci Jaroslavu Holíkovi za jeho vyjádření.

Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura s faktickou poznámkou, připraví se paní poslankyně Havlová také s faktickou poznámkou. Pane předsedo, máte slovo. Myslím, že oprávněně a pyšně říkáme, že naše banky se těší dobrému finančnímu zdraví a stabilitě a že to je klíčové i pro rozvoj ekonomiky, abychom měli stabilní bankovní sektor.

To za prvé. Za druhé.

Tohle musí být v nějaké rovnováze. Já odmítám ten jednoduchý pohled, že za všechno mohou banky. A myslím, že se docela zpřísňovaly i regulační podmínky, které mají české banky. Tak já teď tomu úplně nerozumím. Ty banky taky mají ztráty z úvěrů a to je parametr, který sleduje Česká národní banka.

Včera jsme ten návrh naštěstí podpořili.

Děkuji za slovo. Já jsem tu v druhém čtení o tom mluvila.

Na tento zákon čeká jedna desetina národa a my tady vedeme takhle dlouhou diskusi. A co tady ještě hlavně nezaznělo, je to, že zase na to doplácí stát tím, že ty náklady rostou, protože si uvědomte, že spousta lidí u nás nejde oficiálně do zaměstnání, protože by jim sráželi exekutoři z platu, takže dělá spousta lidí načerno a je potřeba tady toto řešit.

Ale tento pozměňovací návrh není o bankách. Vracím se zpět. Je o systému vymahatelnosti, o vymáhání exekucí jako takových.

Tady se jedná úplně o to samé. Je to kolečko, které bude automaticky přiřazovat exekuce jednotlivým exekutorům v kraji. Je to jednoduché. Ten exekutor se bude mít možnost tím případem zabývat a nebudou nastávat některé situace, které nastávají v současnosti. Je to opravdu jednoduché, funguje to i v jiných systémech a v jiných případech. A já si myslím, že i v exekucích se tento systém dá využít velmi efektivně.